Stanovisko výboru?

Můžeme pokračovat.

Stanovisko výboru? Pan ministr?

Kdo je proti?

Je to všechno, nicméně... Jestliže o všech návrzích bylo hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona, ale předtím ještě dám přednostní právo paní předsedkyni klubu Aleně Schillerové. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Nemám z toho radost. Doufám, pane ministře, že si uvědomujete, že pokud nevyjde tento experiment, tak je to na vaši rezignaci.

Bohužel s vámi i budoucnost této země! Děkuji za slovo. I my jsme přesvědčeni o tom, že to není zákon, který by byl dobře zpracován. Je to zákon, který je zpracován velmi narychlo, neprošel ani připomínkovým řízením, proto je to na tom zákonu vidět. Koneckonců už i my máme signály o tom, že ještě nebyl schválen, a už máme signály o tom, že půjdou žaloby na tento zákon právě z důvodu toho, jak byl připraven, nebo spíš nepřipraven. To je jedna věc, proč tento zákon nemůžeme podpořit. Řešili bychom to, za prvé, úplně jinak, a za druhé si myslím, že jediné, co naučíte ty firmy a ty banky optimalizovat.

Takže za SPD jasně říkám, že tento zákon nepodpoříme, a nemá naši podporu. Přečtu návrh usnesení nikdo s přednostním právem se už nehlásí.